A mnoho lidí to přestalo bavit.

Já to své vystoupení pomaličku poženu do finále, jak jsem slíbil, budu mluvit pouze půl hodiny. Ten čas samozřejmě rychle letí. Proto chci na vás apelovat, abyste se zamysleli nad tím, co ta smlouva CETA skutečně obsahuje. Co je jejím pravým zájmem. Pravý zájem není o tom, že umožní vstup malých a středních podniků na globální trh, na globální tržiště, to je pouze utopie, protože vždycky alespoň v současné době, dokud nezačnou platit nějaké regulatorní prvky, budou vládnout soukromé kapitalistické korporace a nadnárodní kapitalistická elita. Děkuji za pozornost. Ještě než dám slovo paní poslankyni Aulické, tak přečtu další omluvy.

Tolik omluvy.